Ale než mu dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, členové vlády, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se předkládá materiál Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017.

ÚPDI je ústředním orgánem státní správy. Jeho hlavním předmětem činnosti je regulace přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenová kontrola v oblasti železničních drah. ÚPDI má též na starosti dohled nad vyjednáváním letištních poplatků a řešením problémů interoperability evropského elektronického mýta.

Úvodní slovo přednesl předseda úřadu Pavel Kodym. Ve zprávě bylo konstatováno, podrobněji popsáno, jakým způsobem úřad vznikal, hledal prostory a nabíral v roce 2017 zaměstnance. Jak už jsem říkal, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny se se zprávou seznámil 5. června 2018 a přijal následující usnesení: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Pavla Kodyma, zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Polanského a po obecné a podrobné rozpravě zaprvé doporučuje